Prosím pana ministra. To je ambulantní zdravotní a je i tak placena.

Prosím paní poslankyni Pekarovou.

V současnosti však podle Eurostatu pracuje v tomto režimu pouhých necelých šest procent zaměstnanců.

Stále dokola slýcháme, že podpora rodin s dětmi, především s těmi malými, je pro tuto vládu prioritní. Rodičům malých dětí by především pomohlo lepší sladění práce s péčí o děti. A právě zkrácené a flexibilní pracovní úvazky mohou tomuto sladění jít naproti. Za tři roky svého působení jste však nepředložila jediný návrh, který by částečné úvazky jakkoli podporoval.

Vážená paní ministryně, hodláte skutečně pomoci rodinám s dětmi tím, že podpoříte zkrácené pracovní úvazky? Samozřejmě vím o navrhovaném opatření v novele zákoníku práce, tedy o nové povinnosti zaměstnavatele sdělit písemně důvody, pro které nepřijal zaměstnance na zkrácený úvazek, ale jsem si jista, že to žádnou skutečně výraznou pomocí nebude. V době začátků vaší vlády jste hovořila o změnách v odvodech, které by částečným úvazkům pomohly. Ale od té doby je pouze ticho po pěšině. Děkuji předem za odpověď. Prosím pana poslance Karamazova.

Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím pana poslance Soukupa.

Připouštím, že kdyby tady byl pan ministr Chovanec, že bych to nechal prověřit, protože ten článek je z podezřelého zdroje. A jeho odpověď. Ty informace, které v tom článku byly uvedeny, jsou pravdivé a on na tom v podstatě nevidí nic závadného, nic nenormálního. Nedělá nic jiného, než se řídí závazným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. A já jsem si ten dokument pročetl.

Ani tak bych to nepřijal. Myšlenkový a politický proud. A já položím zároveň i druhou otázku. Paní ministryně tady je, takže já počkám, až mi odpoví. Prosím paní ministryni.

Opakovaně se setkávám s šířením těchto představ např. prostřednictvím sociálních sítí. Chci výslovně zdůraznit, že nic takového není, stejně jako není nic takového na našich školách, jako je šíření islámu, islamismu, nebo dokonce jeho propagace. To také velmi důrazně odmítám.

Poskytuje znalost některých základních pojmů, jako je kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance.

Učí žáky vnímat sama sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahů ke společnosti.

Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance.

Paní ministryně.